Netýká se jenom obchodních společností podle občanského zákoníku, respektive podle obchodního práva, ale týká se samozřejmě i všech dalších právnických osob včetně politických stran, včetně spolků, sportovních organizací a dalších. To jenom na dokreslení. A doporučuji Poslanecké sněmovně, abychom tento návrh zákona schválili. Děkuji. Nyní bychom měli rozhodnout o tom, zda povedeme obecnou rozpravu. Bylo navrženo, abychom ji vedli. Já tedy nechám hlasovat. Kdo je proti?

Jelikož nevidím nikoho, kdo by se hlásil do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím.

Není tomu tak. Takže podrobnou rozpravu končím. Znovu se zeptám, jestli je zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě.

Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím. Není tomu tak.

Poprosím vás, abyste přednesl návrh závěrečného usnesení.